Pak je druhá velká skupina, což jsou pozměňovací návrhy, které obsahují změnu zákona o kompenzačním bonusu.

Čtvrtá skupina je jediný návrh, pozměňovací návrh obsahující nesouvisející změnu zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Zeptám se, jestli je nějaká námitka k proceduře. Každopádně ji necháme odsouhlasit.

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Já vás poprosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.

Já vás, ještě než začneme hlasovat, odhlásím na žádost, abychom úplně srovnali řady.

Rozpočtový výbor souhlasí. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 96 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Stanovisko rozpočtového výboru je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně?

Rozpočtový výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno 98 poslanců, pro 32, proti 41.

Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 98 poslanců, pro 44, proti 46.

Další návrh prosím. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 98 poslanců, pro 43, proti 36.